To jsou čísla, která popravdě kopírují i ostatní evropské země. A my máme příspěvek na bydlení pro 4 % těchto domácností. Co ten zbytek? Jak to budeme řešit?

Dobře, když jsou povodně, doba covidová, když musí jít lidé domů. To jste si to neprojednali na vládě?

A proč padají? Protože ostatní země, jako je třeba Polsko, Maďarsko, ale dokonce už dneska Rakousko, podporují firmy tak, že ony dokážou tyto výrobky prodávat výrazně levněji než naše firmy. To nám nevadí, tohle? Já bych pochopil to, že končí někdo, kdo už si nezaslouží být na trhu. Ale proč padají na úkor těch, kteří podporují, jako je Polsko nebo Maďarsko? Takže naženeme zaměstnance domů a přežijeme dobu.

Takže myšlenka dobrá, bohužel pozdě.

Výsledek známe. Jednotky žádostí o záruční programy. Já se nedivím, proč to jsou jednotky žádostí. Prosím pěkně, kdo si dneska bude brát úvěr? Vždyť přece vidíme, že centrální banka nasadila reposazbu na úrovni 7 %. Znáte někoho, kdo si vezme na energie úvěr?

Opět nepromyšleno. Ještě před týdnem pan ministr průmyslu Síkela tvrdí, že pro firmy nebude již nic.

Pomozte si sami, konečně zaměstnanost je velmi nízká, jsme v tržním prostředí.

Poté to zopakoval ještě pan premiér.

Obrovská kritika od všech svazů, asociací a tak dál, samozřejmě od opozice. Vystoupil zde v zásadě rozumně pan ministr Blažek a najednou je všechno jinak. Najednou se vše mění a rychle se připravují opatření. Oddělíme elektřinu od plynu a dojde tím pádem k zastropování. Pokud se nepletu, tak na té radě tenkrát Španělsko, Portugalsko hlasovaly pro, myslím, že ještě Itálie, nejsem si jistý, možná Belgie. My jsme hlasovali proti. Ale zaplaťpánbůh za tu názorovou změnu!

Pak čtyři a půl měsíce nic, klid. Ale znovu říkám, je to relativně dobrá zpráva.

Pan ministr Síkela říká, že to bylo ve správný čas, že s tím přišel ve správný čas. Já to poopravím.

Já asi chápu, k čemu se míří, ale proč se to neprojedná s jednotlivými svazy a tak dále? Proč budeme trestat ty, kteří se snažili v rámci krize alespoň něco dělat, možná začali více šetřit, možná začali propouštět, možná se začali chovat více tržně, tak jak tato vláda vyzývá, a dostali to někde k nule anebo mají jenom malou ztrátu, a proč ti, kteří mají tu ztrátu větší, dostanou výrazně více? Vždyť přece všichni musí nakupovat za stejných podmínek, myslím tím energii. Všichni mají kalkulace, které vychází z nákladů rovněž energetických. Jak potom tedy mají konkurovat ti, kteří nedostanou vůbec nic a kteří se ještě snažili?

Tak zase všechno jinak a přišlo se s tím, že se skutečně tento tarif nakonec zvýší, a že to nebudou tedy ty 3 až 4 tisíce v tomto roce, ať jsem přesný, ale že to bude 10 tisíc.

Poslední závěr z vlády je takový, že to budou ty 3 až 4 tisíce. Takže zase změna, zase je v tom zmatek.